Ty věci jsou v šetření.

A vyčkejme prosím na rozsudek, protože vy už to tady říkáte jako hotovou věc. A teď já naprosto objektivně můžu říct, že tady šíříte dezinformace, které nejsou pravda, z kterých obviňujete nás. Takže prosím, myslím si, že by to mělo platit na všechny strany a pro všechny stejně. Děkuji.

Jenom ještě musím zareagovat na to, co tady zaznělo ústy pana místopředsedy Sněmovny Okamury.

Tady je jedna fotka, kde jsou spolu na mítinku. Tak si to můžete dohledat na internetu. A když jsme u toho, jak chceme spolupracovat.

Mně to přijde až jako absurdní, že to tady vy my jsme na to zvyklí docela ale že to tady musíte poslouchat. Takže jenom se podívejte, jak pan Okamura pana Baldu nikdy neviděl, vůbec neví, kdo to je a jaká je ta spolupráce zarámovaná, jakými tiskovinami. Ale takový je svět.

Přeji pěkné poledne. A na faktickou tady mám paní poslankyni Majerovou. A připraví se na faktickou pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji. Dále pan poslanec Benešík a připraví se pan poslanec Jurečka.

To, že pan Okamura tady propagoval japonskou kulturu za peníze hlavního města Prahy řádově v milionech korun, je pravda. Já to nekritizuji. Ale je to tak.

Doufám, že všichni si umíte dohledat, že mluvil pravdu, že došlo jenom k záměně jmen. Děkuji.

Další dvě minuty pan poslanec Bartošek. Děkuji.

Počkáme si na další rozsudek. Další pan poslanec Volný. Zatím poslední faktická. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Bartoškovi. Všichni víme, že to bylo rozhodnutí samosoudce, vůči kterému byl podán odpor, takže tento rozsudek prakticky neexistuje. Pokud budete tvrdit, že je... Jinak si dovolím panu kolegovi Benešíkovi vaším prostřednictvím přečíst přesný název té akce. Není tam nic o podpoře multikulturalismu.

Asistentkou poslanců z Moravskoslezského kraje je dáma velice inteligentní a elegantní arabskočeského původu. Jeden z našich zastupitelů je původu romského. My jsme lidé, kteří respektují a rozhodují se jenom o tom, jestli ten člověk prostě dodržuje platné zákony České republiky, nebo nedodržuje a jestli má legální právo tady být, nebo nebýt. Další věc, kterou jsem chtěl říct, na tu jsem zapomněl.

Připraví se paní poslankyně Černochová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím bych chtěla reagovat na pana předsedu Bartoše, který tady ukazoval fotografie pana Baldy s panem naším předsedou Okamurou. A opravdu myslím, že není v našich silách ani nikoho z nás znát všechny tyto lidi, kteří nás volili, nebo naše sympatizanty.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Pane místopředsedo, nevyužiji ani dvě minuty.